Tedy to je zákon o úřednících územně samosprávných celků, který už podle mne platí více než deset let a celkem vzato řádně reguluje výkon krajů v přenesené působnosti. Tady navrhovaly kraje, aby tento paragraf byl vyškrtnut. Další připomínka, kterou kraje vznášely a kterou tady také připomenu, se týkala určité přísnosti při reagování na nevhodně nebo nesprávně zpracované zprávy, případně dokumenty k organizaci prevencí závažných havárií, a to konkrétně tedy, kdy bude krajský úřad rozhodovat o zákazu užívání objektu nebo jeho části, pokud opatření přijatá provozovatelem vykazovala vážné nedostatky.

Čili to jsou věci, které tedy jsou podle mě důvodem k tomu podrobit tento návrh podrobnějšímu zkoumání. My budeme podporovat propuštění do druhého čtení s tím, že ve druhém čtení případně předneseme návrhy, které by se tyto věci pokusily nějak zregulovat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl pouze avizovat, že v podrobné rozpravě navrhnu, aby se tento tisk dostal i na jednání výboru pro veřejnou správu, neboť ten vztah krajské úřady obce a zkušenost s nakládáním nejenom s toxickými odpady, ale s výbušninami a podobně, podle mě je nutné, aby toto neprojednával pouze výbor pro životní prostředí, ale i výbor pro veřejnou správu. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí. Není nikdo takový. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo, prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď už jsem se malinko vydýchal, tak už to bude pro mě jednodušší.

Také doporučuji Sněmovně, aby propustila tento zákon do druhého čtení, a doporučuji projednat tento zákon ve výboru pro životní prostředí.

Děkuji panu zpravodaji za jeho návrh. Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí.

Navrhuje někdo jiný přikázat tento návrh zákona jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Přistoupíme k hlasování, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 112. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Prosím, pan poslanec Bendl. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji, aby předmětný návrh zákona projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále se hlásí pan poslanec Klučka. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem nic nenavrhoval v obecné rozpravě, ale teď v této chvíli, protože jde o problematiku krizového řízení, krizových plánů a činnosti integrovaného záchranného systému včetně podnikových hasičů, poprosím, aby tento tisk byl rovněž projednán ve výboru pro bezpečnost. Děkuji, výbor pro bezpečnost. Pokud nikdo nemá další návrh na přikázání jinému výboru, budeme hlasovat o těchto dvou návrzích. Nejprve tedy návrh pana poslance Bendla o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Je to hlasování číslo 113. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Klučky, který navrhl tento návrh zákona přikázat výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 114. I tento návrh byl přijat. Dále zazněl návrh na zkrácení lhůty podle § 91 odst. 2 a 3 na 40 dnů. Pardon, omlouvám se. Opakuji: Návrh na zkrácení lhůty na 45 dnů. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Počet přihlášených se ustálil a já zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 45 dnů. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 115. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro bezpečnost, garančním výborem byl určen výbor pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena na 45 dnů.